32.

Děkuji za slovo. Dovolím si vznést procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do skončení projednávání bodu 112. Ano, registruji to jako procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy.

Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Přerušuji projednávání bodu 32.